Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 455/3. Nyní se tážu pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte tedy slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, pánové, jen velice stručně úvodem. Novela branného zákona je jedním ze tří stěžejních zákonů branné legislativy. Díky i vaší podpoře postoupil v legislativním procesu do třetího čtení, ve kterém bychom měli společně posoudit pozměňovací návrhy, které k tomu textu byly načteny, které by měly zkvalitnit jednotlivé novelizační body, zvýšit systematiku zákona a jeho terminologickou přehlednost a konečné znění zákona více přiblížit potřebám praxe. V tomto smyslu Ministerstvo obrany za stěžejní považuje komplexní pozměňovací návrh. Na nás všech přítomných je, abychom pečlivě zvážili účel a dopady všech načtených pozměňovacích návrhů. Ještě jednou děkuji za pozornost. Děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Černochové, tudíž ji prosím k mikrofonu. Poprosím sněmovnu, aby se zklidnila. Jsme ve třetích čteních, tak abychom slyšeli všechny návrhy, které případně padnou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.